Děkuji za slovo. Děkuji. Tedy zkrácení řečnické doby na pět minut v obou rozpravách.

Uvidíme, jak to půjde. Máme zde návrh na zkrácení řečnické doby na pět minut v obou rozpravách. Až nás bude dostatečný počet, tak to můžeme hlasovat.

Pan poslanec jde k mikrofonu.

Neměli bychom přerušit jednání, pane místopředsedo?

Můžeme pokračovat? Já myslím, že můžeme pokračovat. Věřím, že nás kolegové případně sledují. Já bych pokračoval. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení přítomní členové vlády, já se pokusím dodržet ten pětiminutový čas, který tam běží, byť jenom orientační. Tento návrh zákona se dotýká exekucí, insolvencí a běhu lhůt.

To není jako u těch nájmů, které jsme řešili.

Jsou tady nějaké insolvenční soudy, exekuční soudy. A mezi těmi je třeba hledat velmi přísnou rovnováhu. To, co tu zmiňoval pan místopředseda Okamura prostřednictvím pana předsedajícího, je ukázkový příklad toho, jak se to nemá dělat.

Zaprvé žádná data nejsou.

Ta vymahatelnost byla nula až dvě procenta.

Protože prostě to nebylo potřeba. Proto jsou tu exekutoři.

Ale nyní mám dojem, že je potřeba udělat změnu.

A děkuji ministerstvu, že ten zákon zvládlo poměrně kvalitně v tak krátkém čase připravit. Před čím ale varuji, tak je, abychom dělali systémové změny v nesystémové době. Toto už dneska zmiňoval pan ministr Havlíček. To znamená, abychom dělali změny v celém systému, to znamená, tak jak jsou nastaveny například insolvence, jak dlouhou dobu a kolik za dobu, kdy tu působí emoce, kdy je zkrátka úplně odlišná ekonomická situace, která se může velmi dramaticky změnit.

Tak nelze sebrat peníze těm, kteří musí ty pohledávky administrovat. To by skutečně ulehčilo tomu systému. Je to na nějakou delší legislativní debatu, ale ve zbytku bohužel nemohu přisvědčit. A jedna konkrétní věc z pozměňovacích návrhů. Varuji před tím, abychom zasahovali do úpravy úroků z prodlení, byť to bylo korigováno a vím, že ten pozměňovací návrh se změnil.

Může mít sankční charakter, ale může mít také kompenzační charakter z hlediska náhrady škody. Bude se na to vztahovat toto ustanovení? No, kdo to rozhodne?

Náš poslanecký klub tento návrh podpoří. Nyní je do rozpravy přihlášen poslanec Výborný. Děkuji za slovo.

Nicméně je to legislativně tak složité, že to nebylo schopné ani Ministerstvo spravedlnosti dotáhnout do takové podoby, abychom to mohli předložit ve stavu legislativní nouze.